Vážený pane ministře, existuje dopravní průzkum, který potvrzuje, že velký objem dopravy mezi Zlínem a Otrokovicemi by mohl být omezen využíváním obchvatu za předpokladu, že by ten nebyl zpoplatněn. Nejen obyvatelé těchto dvou měst, ale i občané okolních obcí by chtěli snížit dopravní zatížení. Snížila by se tím i nehodovost a hlavně by se zrychlila doprava.

Děkuji za vaši písemnou odpověď i za vaši podporu iniciativy města Otrokovic. Já vám děkuji. Vaše interpelace bude odpovězena v písemné podobě ve lhůtě 30 dnů.

Dávám slovo paní poslankyni

Máte slovo.

Vůbec jim nevadí, že obcházejí zákon. Žijeme ještě v právním státě? Uvedu několik konkrétních příkladů, na které budu chtít od vás odpověď. Upozorňuji předem, že tyto příklady nejsou zdaleka jediné, jsou jich stovky. Takže za prvé. Je systém ADIS jednou ze záruk spravedlivého procesu při správě daní?

Může tedy konkrétně správce daně přesně předvídat a použít číslo jednací, které bude vygenerováno systémem ADIS až následující den?

Za druhé. Na základě kterého zákona, případně judikatury, považuje Finanční úřad pro Jihomoravský kraj a odvolací finanční ředitelství za rozhodnou dobu k počítání lhůt datum odeslání písemnosti správcem daně, a nikoli datum doručení daňovému subjektu, byť třeba fikcí?

Jako důvod uvádí, že není osobou, která vedla řízení ve věci daňové kontroly. Je paní Eva Juráková, pracovnice oddělení provozního zabezpečení z územního pracoviště Finanční úřad Brno 1, osobou oprávněnou vyřizovat stížnosti daňových subjektů? A dále.

Tak skoro to vyšlo.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, děkuji za slovo.

Většinou se jedná o všechny přímo řízené nemocnice Ministerstva zdravotnictví.

Další vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Olga Havlová.